Děkuji panu premiérovi za odpověď. Vezmu si ty informace a nenavrhuji žádné usnesení. Děkuji.

Logicky s tím souhlasím a zeptám se. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Děkuji za pochopení. Ano, děkuji, to je procedurální dotaz.

Pro ty, co přicházejí, zopakuji, že budeme procedurálně hlasovat o přerušení interpelace na paní poslankyni Kláru Dostálovou ve věci čerpání evropských fondů do její přítomnosti. Vypadá to, že máme dostatečnou přítomnost. Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je proti přerušení? Já vám všem děkuji. Interpelaci jsme tedy přerušili do přítomnosti paní ministryně.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 632.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Opět tedy pro ty, kteří přicházejí. Budeme hlasovat o přerušení této interpelace do přítomnosti pana ministra.

Kdo je proti?

Návrh na přerušení byl přijat. Konstatuji, že jsme tuto interpelaci přerušili do přítomnosti pana ministra.

Děkuji, pane předsedající. Pane premiére, dámy a pánové, dobrý den.

Já se domnívám, že přítomnost této dámy v tak vysoko postaveném orgánu je naprosto nepřijatelná, a myslím si, že by to mělo vyvolat daleko pečlivější zvažování všech členů podobných rad, protože není možné, aby lidi, kteří mají tyto vazby, byli členy rady vlády.